Já tady chci jenom upozornit na to, že my vás jako koalici upozorňujeme, že zde existují už rozhodnutí Ústavního soudu, která lze téměř jedna ku jedné aplikovat na situaci, ke které nyní došlo. Že tedy vy jako koalice víte, jak to asi skončí. Děkuji.

Ale on argumentoval naprosto zbytečně, protože primární je posouzení intenzity, intenzity těch hospodářských škod, která musí být na úrovni toho článku 8 zákona o bezpečnostní České republiky, a to je ohrožení státu a válečný stav. A pak se teprve dostáváme do té definice škody, jak on citoval z toho ústavněprávního nálezu, že se může jednat o škody v širším politickém kontextu. My nejsme ve fázi hospodářských škod, které by hrozily, které by byly v intenzitě ohrožení státu. Nám se to tady snaží pořád někdo namluvit.

A že vzniká škoda. Já jsem říkal a jak ta škoda vznikla? Plněním zákona? Ti důchodci? Já věřím, že někteří z řad vládní koalice to vědí, že to je špatně, já jsem o tom hluboce přesvědčen.

Děkuji za slovo paní předsedající.

A to je to celou dobu, co říkám a co mi tam chybí, co v tom není.

Také děkuji za dodržení času. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou již neeviduji, takže se dostáváme do rozpravy. Jenom upozorňuji, že Sněmovna odhlasovala vystoupení na dvakrát pět minut, takže se zeptám pana poslance, jestli chce využít celých deset minut najednou? Já moc děkuji.

Nevědělo se, co je to za nemoc. Začaly se zavírat hranice, přestala přistávat letadla, firmy přerušovaly výrobu, lidé zůstávali doma. Zpravodajské kanály a servery trhaly rekordy ve sledovanosti. Všichni vlastně koukali, co se to děje.

Tenkrát se poprvé začalo hovořit o stavu legislativní nouze. Všichni zákonodárci ho začali vnímat jako něco speciálního, opravdu okrajového, jako jakousi pojistku, kdy můžeme v těžkých dobách rychle schvalovat zákony a pomáhat tak občanům. Učili jsme se, jak ke stavu legislativní nouze přistupovat, a pomáhali jsme přes tento legislativní nástroj lidem a firmám v nouzi v době, kdy jsme skutečně nevěděli, jak dlouho a v jaké intenzitě tedy s námi tato nemoc bude. A nyní stav legislativní nouze tady máme úplně v jiné situaci. Jsme tady v situaci, kdy potřebujeme něco pouze schválit rychle, během pár hodin, nikomu tímto stavem legislativní nouze nepomáháme, pouze této vládě naplnit rozpočet.

Zájmy občanů, kteří potřebují opravdu rychle projednat zákon o snížení mimořádných valorizací? Napadá naše občany nějaká nemoc, přírodní katastrofa? Jsme kráceni na svých právech, nebo dokonce občanům hrozí nějaké nebezpečí? Sledujeme tím pouze to, že tato vláda, která je neschopná bojovat s inflací, potřebuje do státního rozpočtu finance na úkor seniorů. Mně je to opravdu líto, protože ty finance jsou samozřejmě důležité, ale horší je právě teď to hazardování s důvěrou občanů v právní stát. Jak chceme potom občany přesvědčit například ohledně penzijní reformy? Budou nám politikům důvěřovat, když v tuto chvíli podle mě retroaktivně měníme zákon?

Podmínky k tomu fakticky splněny byly kvůli velké inflaci. A Ústavní soud už několikrát konstatoval, že pokud někomu vznikne ze zákona nějaké právo, i když tento zákon ještě není účinný, nelze jednostranně takové právo zase odebrat. Ale uvidíme. Tato vláda příliš často totiž spoléhá na Ústavní soud. Retroaktivní novelu zákona o důchodovém pojištění? Hm, vyřeší to, vážení zákonodárci z opozice, Ústavní soud. No to vyřeší samozřejmě Ústavní soud. Vláda České republiky, anebo Ústavní soud? Zodpovědná vláda by tuto argumentaci použila jen ve velmi krajní situaci, ale během projednávání tohoto zákona rovnou ve třech případech? Zodpovědná vláda by si legislativní proces pohlídala.